Ptám se dále, proč se vyplácejí stovky tisíc měsíčně na odměnách manažerů a ředitelů státních firem. Proč když skončí, dostávají zlaté padáky?. To jsou peníze, na které by se měl pan ministr Babiš zaměřit, do toho by se mělo sahat a zatím jsem neviděl, že by se něco takového stalo. Když říkáte, jak vám jde o lidi, proč do dnešního dne nebyly zvýšeny důchody, kdy se zvedl důchod, ale o minimální částku? Proč se nezvyšují platy zdravotním sestrám, policistům, hasičům? Já si myslím, že je v tomto směru potřeba udělat také systémový krok, a je to na vás. Vy jste vláda a vy máte tu možnost, tak to udělejte! Zvedněte lidem důchody! Ne aby se jim dal jednorázový příspěvek. Mluvil jste tady, pane ministře, o vážné migrační krizi a impotentních politicích, ale vy sám jste v létě řekl, že migranty potřebujeme. Vaše strana včera po šíleném útoku v Bruselu hlasovala proti návrhu Úsvitu na usnesení, které má chránit občany ČR. Je to vaše vláda a pan premiér Sobotka, který bez uzardění odsouhlasí bezvízový styk s Tureckem, povinné kvóty, obnovení přístupových rozhovorů Turecka do EU. Proč jste nepodpořili náš požadavek na vyčlenění prostředků na nábor tří tisíc policistů? Těch otázek je spousta.

Ti lidé pracovali, platili daně a mají právo na klidný život. Vím, co to znamená komise, kde ti lidé vám říkají, ale vždyť tomu člověku nic není, vždyť pořád má jednu ruku, tak ještě může pracovat, nepotřebuje příspěvky. A to je realita. Paní kolegyně se tady teď na mě trošku tváří zvláštně, ale to je realita. A proč se nedělá více pro živnostníky? Proč se nedělá více pro to, aby nebyli tolik zatěžováni byrokracií? Jak říká můj kolega Lank, pan ministr si tady dělá dvě hodiny reklamu na Čapí hnízdo, zve tam lidi, farma mu nepatřila, protože ji napsal na své děti, a vůbec jsou na něj všichni neprávem zlí. A teď tady budeme řešit, kdo je vlastně více zlý. My rozhodně nechceme být zlí. Bereme to jako bod, který je potřeba prošetřit padni komu padni, a je úplně jedno, jestli se jedná o pana Babiše. Není to náš boj proti jednomu člověku. Je úplně jedno, o koho se jedná, ale tato kauza se musí vyšetřit. A mezitím nám pan premiér s ministrem obrany vzkazují, že nějaká usnesení Sněmovny ohledně dohody s Turkem jsou jim zcela u... u Brusele. A naše kolegyně měla docela zajímavý návrh, že když tady pan ministr Babiš zval na Čapí hnízdo, tak by bylo dobré, kdybychom se dohodli a navrhli, že by na Čapí hnízdo jezdili senioři, že by tam jezdili zdravotně postižení, horníci, lidé, kterým exekutoři vzali v neoprávněné exekuci střechu nad hlavou, prostě aby si tedy to Čapí hnízdo užili.

A důvodem, opakuji, proč jsme se k této schůzi připojili, je, že mluvíme o tom, že žijeme v právním státě a vyžadujeme spravedlnost.

Dámy a pánové, to je názor Úsvitu. Proto jsme se připojili k této schůzi.

Já si myslím, že tato kauza rozhodně stojí za prošetření.

Není to boj proti jednomu člověku, je to boj za spravedlnost a myslím si, že každý politik je povinen konat ve prospěch občanů ČR a ve prospěch spravedlnosti. Děkuji panu předsedovi Černochovi.

Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Přistoupíme tedy k jedinému bodu pořadu, kterým je Kauza Čapí hnízdo Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů tohoto bodu. Hlásí se pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. My jsme vás slušně žádali, aby zdůvodnění, proč jsme tu schůzi navrhli, mohl přednést úplně jako první předseda ODS pan Petr Fiala, to jste mu neumožnili, nicméně zásadní důvody uvedl.

Ale to nevadí. Já myslím, že každý z nás si mohl sám udělat obrázek. Ale já bych z této pozice položil jednu otázku, která reaguje na vystoupení pana ministra financí Andreje Babiše, resp. dvě nebo tři. Pane ministře, my máme k dispozici vaše vyjádření z roku 2011, kdy jste ostře odsoudil institut anonymních akcií.

Nevidíte v tom rozpor? To je první dotaz. Druhý dotaz, a opět reaguji na vystoupení ministra financí Andreje Babiše.

A klíčový dotaz je, proč jste použili institut anonymních akcií. Co jste schovávali? Takže budu věřit tomu, co jste říkal, kdo byl držitelem, a klíčová otázka je, proč jste to udělali. Nebylo to náhodou proto, aby se firma z holdingu Agrofert mohla prohlásit za malý a střední podnik? Pan ministr financí tady vykládal o tom, jak je to bohulibý projekt, a já jeho slova nebudu zpochybňovat. Pak se ptám, proč se za tak skvělý projekt schovávají vlastníci? To mi nedává logiku. A měli byste se zeptat vy, kteří jste tleskali vestoje. Není vám to divné?